Obrovské nebezpečí. Je to nebezpečí pro Evropu. A já si myslím, že nemají být u nás! Máme jim pomoci mimo Evropu. Ano, to je ta část toho mandátu. Takže ať přijde pan premiér. Potom budeme slyšet, co tedy udělal pro Českou republiku. Zatím tam neudělal vůbec nic! Předsednictví je fiasko, dopadá to negativně na lidi a migrace je absolutní katastrofa.

Děkuji za slovo.

Pane ministře, vy jste pozval pašeráky a vy jste pozval muslimy a ty další, kteří sem budou chodit! Tak proč nekonáte jako ministr vnitra? Co děláte na těch hranicích? A souhlasím s tím, že Evropa je plná, ale já vám něco řeknu, pane ministře.

To je teď váš český národní zájem! Tak můj český národní zájem to není, protože tady budou žít moje děti a moji vnuci a já chci, aby se tady cítili bezpečně, a ne aby tady nemohli vyjít ani na ulici jako v Německu! Styďte se!

Prosím o klid ve Sněmovně!